Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi krátce. Chtěl bych poděkovat všem garančním výborům, které projednaly tento návrh zákona, a doporučuji ho ke schválení. Ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou součástí dnešního projednávání, se vyjádřím při hlasování. Pokud se nám podaří schválit tento nástroj, bude to znamenat stabilizaci státního podniku České pošty. Děkuji panu ministrovi. V otevřené rozpravě žádám pana poslance Petra Kudelu, aby se ujal slova, protože je jediným přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Upravuje postavení České pošty, stabilizuje ji a já tento návrh vítám. Vítám i pozměňující návrhy. Nicméně se chci vyjádřit k pozměňujícímu návrhu pod písmenem C pana poslance Stupčuka. Podle mě se jedná o jasný přílepek.